Cituji: Dobrý den, dámy a pánové, i ode mě. Ke zmiňovaným nákladům.

Vždy je děláno výběrové řízení na dodávku specifických služeb a jedná se o službu i autobusové, vlakové, letecké, všechny možné.

Proč jsem toto opět odcitovala?

Dne 19. 12. 2016 byl však podepsán dodatek k této smlouvě, kdy dochází k předčasnému ukončení smlouvy o přepravě z důvodu, že dopravce nemůže nadále poskytovat služby v množství a kvalitě vyžadované cestujícím, a tato smlouva končí 28. 2. 2017.

Tuto přílohu jsem v registru nenašla.

Tyto společnosti jsou personálně propojeny. Uchazeč o tuto zakázku musí dle § 50 odst. 1 písm. c) předložit čestné prohlášení, že je ekonomicky a finančně způsobilý splnit veřejnou zakázku v celé délce trvání smlouvy.

Já vám rozumím, paní poslankyně. Prosím.

A podívejme se opět do Sbírky listin.

Dlouhodobé závazky žádné, pokud bych připustila fakt, že by si firma sjednala úvěrové smlouvy na nákup vozidel. Děkuji. Takže stáří rok 2016 cena zhruba 700 tisíc.

Co tedy centrální nákup České televize kontroloval? Proč nebylo vypsáno nové výběrové řízení?

Rada schválila tyto odměny za manažerské výsledky, dodržování právních předpisů, realizaci projektových záměrů, kvalitu manažerských rozhodnutí a kvalitu kontrolních procesů. Kontrolních procesů! Já tedy rozhodně ne. Děkuji vám za pozornost. Já také děkuji.

A je 21 hodin, takže já bych konstatoval, že pan poslanec Michálek je přihlášen s faktickou poznámkou, a jelikož jsme neodhlasovali, že bychom jednali po 21. hodině, procedurálně nebo meritorně nebo jakkoliv, tak jednání v tuto chvíli končí a já vám všem děkuji za účast. Sejdeme se zítra v 9 hodin, kdy je na pořadu bod 206, jestli vidím dobře. Takže já vám děkuji.